Vy jste se nám pořád smáli, pořád jste si dělali srandu, protože a dneska o tom mluvil i pan ministr protože přece tady existuje nějaká evropská solidarita a když nebudeme mít, tak oni nám to pošlou.

Tak jenom abyste to věděli, a za pár měsíců se obávám, a nepřeju si to, že toho budeme svědky.

Můžu říct, že mě to potěšilo, přestože jeho pohled byl liberální projev, liberální pohled, jiný než náš konzervativní, ale aspoň to tak bylo, a já o tom mluvím proto, že vlastně ta energetická krize nezačala válkou na Ukrajině, ale ta už se tady linula jako červená nit už od začátku nebo těsně po roce 2000 změnami v energetické koncepci Evropské unie. Dovolte mi, abych se vyjádřil k projednávanému vládnímu návrhu na změnu energetického zákona, který od roku 2001 prošel více než třiceti novelami. Většina z nich byla změnami k horšímu, protože postupně transponovaly do našeho právního řádu takzvaný první, druhý a třetí energetický balíček Evropské unie, což jsou podle mého názoru základní příčiny dnešních astronomicky vysokých cen energií, a hlavně se to týká elektřiny, které zcela pokřivily a zdeformovaly náš trh s energiemi.

Poslední ranou do vazu domácnostem a firmám a všem odběratelům energií, elektřiny a plynu, tedy v praxi nám všem, jsou samozřejmě nové právní předpisy Evropské unie, které ovládly šílené takzvané klimatické cíle.

To je konec tisíců pracovních míst, to je reálná hrozba energetické chudoby, to je propad životní úrovně poctivě pracujících občanů o několik řádů. Koneckonců, některé agentury uvádějí, že už dva miliony českých občanů se dostávají pod hranici energetické chudoby. Samostatnou a velmi tristní a tragickou podkapitolou oněch energetických balíčků Evropské unie je masivní až téměř zločinná podpora výroby elektřiny z takzvaných obnovitelných zdrojů, tedy stamilionové tunely do veřejných rozpočtů a zdroj pohádkové obživy solárních a jiných baronů. A nemohu nezmínit s tímto vším těsně související systém obchodování s emisními povolenkami, možná bych raději řekl kšeftování s emisními povolenkami, protože to, co mohlo ze začátku vypadat jako bohulibá činnost, ochrana životního prostředí, se proměnilo v něco neuvěřitelného.